Mně fakt vůbec nevadí, že tady premiér není. Ani trošku mi to nevadí. A víte proč?

Řeší tam se starosty a to setkání těch lidí se musí naplánovat. A to opravdu není žádná legrace, aby se sešli všichni a měli šanci.

Ale už to tady premiér mockrát řekl, ten svůj názor, a já jsem radši, když řeší něco tam, kde je to opravdu vážné a nutné. Děkuji. Nyní pan poslanec Antonín Staněk s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není to první ať už řádná, nebo mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které si my, řadoví poslanci Parlamentu České republiky, stěžujeme na vystoupení s přednostními právy. Já se přiznám, že mám připravený příspěvek, ve kterém chci hovořit o věcech, které vycházejí ze zkušeností, z toho, co dělali zaměstnanci, pracovníci, zdravotníci v Olomouckém kraji, protože bod, který se dnes projednává, je bodem vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky. Já si nejsem jistý, zda ještě dnes k tomu mému vystoupení může dojít. Proč? Jen proto, že se zde dohadujeme, sice oprávněně, v těch mimořádných, přednostních vystoupeních. Prosím vás kolegy s těmito přednostními právy, zkuste trochu respektovat i nás, řadové poslance. Děkuji vám.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, kdo si počká, ten se dočká. My jsme tady před týdnem slyšeli z úst ministra zdravotnictví, ministra vnitra zprávu o tom, jaká byla situace na trhu s ochrannými prostředky, jak bylo těžké sem ty miliony kusů, které naše republika potřebovala, dostat. Můj příspěvek je na podobné téma, v úplně jiném měřítku, ale možná pro vás bude zajímavý, možná inspirující.

Hodně mě to nadzvedlo.

Nebyla to úplně standardní obchodní situace.

Bylo to docela napínavé období, samozřejmě. Měl jsem dílčí informace.

Na základě tohoto jsem realizoval ještě jednu dodávku. Moje kancelář fungovala dva týdny jako distribuční středisko.

Já můžu opravdu potvrdit, že v celé té době té třetí březnové dekádě byly ochranné prostředky v omezeném počtu k dispozici pouze ve velkých krajských nemocnicích.

Já bych chtěl poděkovat všem, se kterými jsem na té akci spolupracoval, všem, které jsem jmenoval a kteří v té první linii čelili, byli to opravdu báječní lidé a neschovali se, čelili svým povinnostem bez ochranných prostředků, a já jsem velmi rád, že jsem jim v tom mohl aspoň trochu pomoci.

Pokud to jde, distributoři tvrdí, že jsou dodávky určené pouze zase do velkých nemocnic. Nevím, jaké kroky je schopné ministerstvo udělat, aby se ten trh zklidnil. Viděl jsem i usnesení vlády, které připravuje nějaké strategické nákupy.

Děkuji za pozornost, přeji pěkný den.

Děkuji.